Tohle je trošičku výzva na kolegy z ostatních stran. Pokud vás tohle téma zajímá, budu rád, kdybychom utvořili třeba nějakou pracovní skupinu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, protože to není jenom o zákonech. To je samozřejmě i o tom, a to je potřeba si říct, pokud chceme více chránit zvířata před týráním a zajistit jim lepší podmínky pro život, tak nás to prostě bude i něco stát. A tohle jsou věci, které musí jít ruku v roce: změny legislativy a zajištění financování.

Nemyslím si, že by to prostě bylo správně. A s tím souvisí další a už poslední věc a to je věc praktická.

Já jsem se na to ptal i teď v minulém týdnu na zemědělském výboru. Dostal jsem informaci, že Ministerstvo životního prostředí, pana ministra tu teď nevidím, snad plánuje někdy do roku, jestli jsem si to dobře zapamatoval, 2021 udělat nějaké záchytné zařízení pro zvířata v CITESu.

Děkuji za pozornost.

Pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já naprosto souhlasím se slovy předřečníka a i s tím, co tady řekl pan ministr, když uváděl návrh této novely.

Ale protože mám jenom dvě minuty, tak to zkrátím.

Čili budu samozřejmě velmi podporovat, aby se tento návrh dostal dále. Nyní paní poslankyně Mauritzová, připraví se pan poslanec Petr Bendl, poté kolega Zahradník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu hlasovat pro propuštění tohoto zákona do druhého čtení, abychom mohli vyřešit nejen tedy mediálně známé problémy chovu zvířat, ale abychom pomohli i českým výzkumným pracovníkům pozměňovacími návrhy ke zjednodušení jejich práce. Děkuji za pozornost.